Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 689/4, který vám byl doručen dne 11. května 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 689/5. Znovu poprosím všechny přítomné, aby se už usadili na svých místech, případně diskusi přenesli do předsálí. Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

Dovolím si jen stručně připomenout vývoj projednávání tohoto návrhu.

Všechny tyto osoby se shodly, že budou podporovat při projednávání tohoto návrhu tu verzi, kterou vláda schválila na podzim minulého roku, a že podpoří pouze ty pozměňovací návrhy byla to písemná dohoda, podepsaná všemi osobami, které jsem vyjmenovala na kterých bude jednomyslná shoda všech těchto osob.